Prosil bych, kdybychom byli co nejrychleji vtaženi, aby se pak nestalo, že dostaneme nějaký zákon, o kterém budeme velmi intenzivně diskutovat, a místo korektní odborné debaty se to stane součástí politických bojů. To by určitě nebylo dobré, protože řada našich spoluobčanů vyhledává pomoc léčitelů. Nechci teď debatovat a zpochybňovat to, jestli je to dobře, nebo špatně, ale chci upozornit na to, že tito občané nejsou nějakým způsobem chráněni, pokud se místo do rukou, řekněme, seriózního léčitele dostanou do rukou podvodníka.

Proto je to oblast, která je velmi, velmi problematická, na pomezí, řekněme, odborného názoru, který tady bude silně znít, a na pomezí osobních pocitů, které tady budou silně znít. Proto bych velmi, velmi plédoval za to, aby ten zákon přišel do rukou co nejdříve, a ještě jednou děkuji za podporu senátního návrhu a pozměňovacích návrhů. Také děkuji.

To, co my chceme řešit, je, aby byla nějaká procesní pravidla, aby ti, kteří tyto služby poskytují, vedli nějakou dokumentaci, měli nějakou základní registraci, abychom věděli, kdo to dělá, kde to dělá, za jakých podmínek atd.

Také děkuji. Děkuji za slovo. Ale kolega předřečník vaším prostřednictvím tady použil argument, že přece ta novela je o tom, že neví, co by na těch školách učili. Volně parafrázuji jeho slova, která tady použil.

A to bych byl velice rád, aby tito lidé, kteří toto vzdělání mají, toto mohli poskytovat a měli základní vlastnosti a odbornost v této věci, a třeba ať to učí čínští lékaři. Toto si myslím, že je schůdné. A pokud je jediný argument pro to, přijmout tuto novelu, to, že nevím, co na vysokých školách budou učit, tak já si to velice dobře dokážu představit, co by se tam zrovna v tomto oboru mělo učit.

Také děkuji.

Máte slovo.

Odhlasovala ji Sněmovna, bylo to, tuším, loni nebo předloni. Ale co se tedy od té doby změnilo? Nebo opravdu v tuto chvíli nechápu, co za ty dva roky mohlo změnit názor většiny Poslanecké sněmovny, přestože zde sedí stejní dokonce i lékaři, jako seděli tehdy. Děkuji.

Děkuji. Chápu, že on řadu věcí neví. Já jsem zase nevěděl, jak se dostat od socialismu ke komunismu, byť komunistická strana měla jasný plán.

To je hlavní důvod, proč akademické senáty byly proti. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Vyzula s faktickou poznámkou.

Kdyby vládní většina občas poslouchala opozici a její argumenty a automaticky je nezabíjela s tím, že to říká opozice, tak bychom se tak často nemuseli vracet k novelizacím a k opravám již přijatých zákonů. Děkuji, a nyní prosím pana poslance Vyzulu, připraví se pan poslanec Farhan. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající dobré ráno.